Nejsou námitky proti záznamu o hlasování, budeme tedy pokračovat. Pan poslanec Krákora navrhuje po dohodě s ministrem zdravotnictví vyřadit dva body, 66 a 67. Zeptám se, zda je zde požadavek na oddělené hlasování, nebo zda můžeme hlasovat najednou. Já navrhuji, abychom hlasovali najednou. Je zde nějaká námitka proti mému postupu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Mám pocit, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly.

Děkuji za pozornost a omlouvám se, že zdržuji. Chci podat Já prosím všechny poslance včetně členů vedení Sněmovny, kteří diskutují před lavicemi, aby tak nečinili. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo, leč nemyslím si, že stačí prosby v tomto případě. Já bych rád požádal o revokaci usnesení, ve kterém jsme schválili zařazení bodu projednání poslaneckého návrhu pana poslance Volného k loteriím ve středu. Já jsem hlasoval pro.

Takže když dovolíte, je to diskuse jenom o tom, co bude tím podvozkem. Jestli tím podvozkem bude vládní návrh, anebo poslanecký návrh poslance, který a v tom je mi sympatický do dnešního dne vůbec nepochopil, co předložil.

Dokonce si myslím, že mi porozuměl.